Dobar dan.

Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Želi li predlagateljica dati dodatno obrazloženje, zastupnica Anka Mrak-Taritaš? Izvolite.

Pred nama je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Dakle, nas je, sad tome ima više od godina dana, tamo negdje u veljači prošle godine, smo postali svjesni činjenice da je korona tu kod nas, da tema korone i Covida nije negdje drugdje i u nekoj dalekoj zemlji, nego je i tu kod nas i tad, u bivšem sazivu Sabora smo pokrenuli inicijativu za izmjene i dopune, odnosno za dopune Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju koju je naravno, vladajuća većina odbila i ja neću reći da imam malu snagu, ali bojim se da se ni ovdje neće neke stvari promijeniti. O čemu je bilo riječ? Bilo je riječ da kad gledate danas malo iskustva je izuzetno važno da oni koji su bili u kontaktu sa zaraženim, koji su bili u direktnom kontaktu, da odu u samoizolaciju. Za samoizolaciju, sukladno važećem zakonu, koji tad, naravno nije ni predmnijevao da ćemo imati ovakve razmjere zaista, jednog, jedne pošasti, ja bih to tako nazvala je bilo definirano da u slučaju dvotjedna izolacije, naknada tko ide u tu izolaciju, bude 2125 kuna. Imali smo slučaj da se nije uopće prijavljivao kontakt. Da ljudi zbog te naknade nisu uopće prijavljivali da jesu i bili potencijalno širitelji bolesti. Da je bila .../nerazumljivo/... dakle da je taj strah od smanjenih primanja bio veći od straha od zaraženost Covidom. I tad smo išli s prijedlogom zakona, idemo ponovo jer ono što moramo znati, moramo znati da se ove stvari ne događaju nekom drugom, da se korona, odnosno Covid-19 ne događa u nekom paralelnom svemiru i nekoj paralelnoj zemlji nego se ona jednostavno događa tu kod nas i da ne vidimo niti jednog razloga da za vrijeme samoizolacije niste na 100% bolovanju na način na kao da je to na rad. Podsjećam vas da su, tad je bio problem liječnika koji su se zarazili na poslu i koji su onda morali dokazivati da se zarazili na radu, da bi sukladno nekom drugom propisu mogli osigurati tu naknadu. Ja sam sigurna i nama se čini apsolutno da ono što je tema da je važno da nitko zbog toga što će imati manju naknadu za samoizolaciju da mu to ne bude razlog da prešuti bilo kakav kontakt jer je puno važnije da znamo sve kontakte. Pri tom ja zaista nisam i ne pravim se da sam stručnjak za tu oblast, ali čitam i gledam oko sebe, recimo, Novi Zeland, dakle oni imaju specifične uvjete, ali Novi Zeland je, gledala sam jednu emisiju gdje su tad epidemiolozi rekli da oni imaju sve pod kontrolom jer oni točno znaju sve kontakte i točno znaju gdje će se potencijalno novo drugačije žarište biti i tad, naravno, ova priča koju mi imamo, a to je da ljudi ne prijavljuju kontakt zbog smanjenje naknade koju će imati, nije bio razlog. I onda kad smo čitali tekst zakona i onda smo u tekstu zakona, odnosno u odredbi čl. 55 našli jednu nelogičnost i ta nelogičnost, ja to ne mogu razumjeti, a to je da osobe koje doniraju organe i živo tkivo u korist druge osobe isto tako nemaju pravo na 100% od osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog transplantacije organa i tkiva. Pa ovim, ja sam uvjerena da je to nelogičnost, uvjerena sam da se to po putu negdje izgubilo i ovih nekako mislimo da se ta nelogičnost otkloni, odnosno da i oni koji doniraju organe i tkivo, imaju također, pravo na 100% naknade plaće. Dakle, 2 stvari su, jedno je za vrijeme samoizolacije jer ste bili u kontaktu sa zaraženim, drugo, da ne bude ta nelogičnost vezano kod transplantacije organa i tkiva. Dakle, imam dosta godina, imam dosta iskustva i svjesna sam činjenica da vladajući ni ovaj put neće prihvatiti ove izmjene, odnosno dopune zakona. Zašto? O tome bi mogla diskutirati na nekakvoj drugoj razini. Ali, ja vas s ove govornice lijepo molim dvije stvari, prva stvar, dobro razmislite i vidite. Dakle, mi ćemo cijelu ovu godinu živjeti sa koronom, iza ove korone odnosno covid-19 može doći covid-28 ili bilo šta drugo on ne smije razlog zašto neko neće priznati da je bio u kontaktu biti zato što će imati za vrijeme samoizolacije smanjenju naknadu. A ovo vezano uz transplantaciju organa dajete prvom prilikom kad ćete ići u izmjenu i dopunu tog zakona vratit, maknite tu nelogičnost, dakle nešto što je elementarna empatija jedno prema drugom bi trebalo biti da to bude u prijedlogu zakona. Ja se nekako, nada umire posljednja, ja se nekako nadam da možda se ipak do glasanja koje je sutra predomislite, ali ako se ne predomislite ja vas lijepo molim kod prve izmjene zakona vodite računa vezano uz transplantaciju, ali vezano uz temu samoizolacije i tome da ljudi idu u samoizolaciju i da ih potičemo da idu jel na taj način sve oni bedževi koje se nose, a koje govore da se misli na druge, ta samoizolacija zapravo mislite na druge, mislite na sve oko sebe.

Hvala i vama. Imate nekoliko replika, prva replika gospođa Andreja Marić. Hvala lijepa. Poštovana kolegice. Evo pripremala sam se sad za ovu točku, ali sam išla od rikverc gledati sve ove prijedloge zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Poslije toga je bilo niz izmjena i dopuna zakona i 2009., '10., '11., '12., '13. i gdje se tu po putu izgubilo ovo sa transplantacijom organa?

Ta prva pitanja su bila i naravno da je bilo sveukupno čuđenje za ta dva tjedna dobivate naknadu 2.100, malo više od 2.100 kuna. I onda odredba Zakona o zdravstvenom osiguranju koja to definira je čl. 55. i onda kad detaljno čitate čl. 55.vidite da je ovo nestalo. Zašto je nestalo, u kojem trenutku je nestalo, koji je bio motiv? Čuđenje u svijetu [[Upadica Radin: Hvala.]] Dakle to je elementarna stvar koja treba biti. Pa evo kolegice Mrak Taritaš prvo drago mi je da ste pokrenuli ovu inicijativu, a drugo kako uopće moguće ako smo imali situaciju da nije proglašeno izvanredno stanje, da ovaj Sabor ne odlučuje po čl. 17. Ustava što je trebalo po mom mišljenju. Ako imamo situaciju da se propisuju mjere koje ozbiljno zadiru u ograničenja ljudskih prava, od prava na rad, prava na kretanje itd., da su te mjere i opravdane jer su ovdje zato da bi spriječili širenje zaraze. Pa kako je onda moguće da ljudi koji idu u samoizolaciju zbog odredbe koju je država propisala ne dobivaju punu naknadu jer se ne radi dakle samo o njihovom pitanju i pitanju zaštiti njihovog zdravlja [[Upadica Radin: Hvala.]] nego pitanje općeg javnog dobra? Dakle, ja nekako uvijek o svim stvarima nastojim biti maksimalno razumna i ja razumijem da je korona nešto na što se odnosno covid-19 niko nije mogao pripremiti i razumijem da smo mi svi zajedno u svojoj memoriji mislili da se ona dešava negdje drugdje i da do Europe i do nas neće doći ni u jednom trenutku. Jednako tako sjetite se onih prvi lockdown u kojem smo bili da je netko rekao da stojimo nad jednoj nozi pred otvorenim prozorom 24 sata u tjednu, mi bi to svi napravili jer je to bio strah niste imali ljude okolo. I ja sam malo gledala dakle mi smo išli sa prijedlogom ovog zakona 13.ožujka 2020., kad smo već neke stvari vidjeli. Vidjeli smo da je korona tu, vidjeli smo da ona neće otić čarobnim štapićem, vidjeli smo da će to trajat i vidjeli smo probleme koji jesu. A problem koji je bio, dakle vi ste otvorili još jednu grupu problema koji su se dalje nastali. Kolegice Mrak Taritaš. U vašem izlaganju više puta ste se odnosili na pitanje odnosa većine i manjine u Saboru, koji se prijedlozi prihvaćaju ili ne i tu radi se naravno ponekada o jednoj političkoj borbi i ta logika nije danas puno drugačija od one koja je bila prije kad ste vi bili u poziciji, evo i mi smo bili u opoziciji. Međutim, oporba ima jednu svoju ulogu korektivnog faktora ideje koje šalje da bi ponekada se i našli sutra u nekom zakonskom prijedlogu ili da javnost zna zato, međutim, naravno preduvjet je da oporba vjeruje u to, da bude prisutna u Saboru.

Dakle, u vašem pitanju ste se vi dotakli i nekih drugih stvari pa ću ja krenuti od kraja da je slučajno se odlučilo ovaj zakon staviti na plenarnu sjednicu pred mjesec dana ili da se odlučilo stavi za mjesec dana kao i neke druge ja sam sigurna da bi bilo puno više zainteresiranih. Dakle, mi se nalazimo otprilike tjedan dana pred lokalne izbore, čak ja sudjelujem u tom i molila sam jer sam jer bila u Dubravi i trebalo mi je vremena da dođem jer sam nekako mislila da će prva i druga točka izazvati ipak nešto veću raspravu jer smo kad smo raspravljali u prvom čitanju ja mislim da smo raspravljali negdje do 4 popodne. Dakle, nalazimo se u nekim uvjetima i to znamo da ljudi ili direktno sudjeluju na lokalnim izborima jer imaju priliku da budu birani ili indirektno im pomažu ili bilo što drugo. Dakle, mislim da bi bilo puno korektnije da se odlučilo 2 tjedna napraviti pauzu, ali što je tu. Današnji dan raspravljamo. Poštovana gospođo Mrak Taritaš ma ja se ne mogu složiti jednim dijelom s vašim konstatacijama gdje ste rekli vi ste ovaj prijedlog zakona uputili još u proljeće prošle godine. U to vrijeme je bio prvi val epidemije korona virusa i kažete da se ljudi nisu prijavljivali svoje kontakte zbog smanjene naknade da je to razlog. Mislim da nije da u to vrijeme razlog je bio, prijavljivali su se svi kontakti i ljudi su imali strašan strah od korona virusa jer se stvarno nije znalo ni kako će završiti. Tek kasnije negdje u ljeto možemo reći da su kad je došao počeo drugi val, e tad su već ljudi kalkulirali i rekli nemoj me prijaviti ili ajde da nisam bio blizu bio sam par minuta i tako. Međutim, u početku je to bio stvarno strah od bolesti. I mislim da 99% ljudi nije ni znalo da će naknada biti 50% manja.

Ja sam imala koronu i u trenutku kad sam imala kad me nazvao epidemiolog me nije pitao niti za jednog jedinog kontakta. Niti za jedan jedini kontak. Činjenica je da sam dobila iz samoizolacije, ali moj suprug koji je imao prije toga je sjeo na telefon i obavijestio svoje kontakte da ima koronu. Dakle, prošli smo sve faze i ne znamo dok ne bude visoka procijepljenost nacije do kad će to trajati. Vi ste liječnik, ja nisam ali samo slušam i pokušavam nekako razumno to napraviti. Meni se, apsolutno sam sigurna da razlog zašto netko ne ode u samoizolaciju ne smije biti ta smanjena naknada, ne smije biti.

Ne, otvaram raspravu, klubovi najprije, gospodin Karlić ispred Kluba zastupnika HDZ-a. Izvolite.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 Pitanje je i da li će on brzo završiti, da li će to već biti za godinu dana ili krajem godine, možda će nestati. Različiti stručnjaci zapravo različito nas i informiraju o tome, a mi smo ovdje zbog jednog, jedne male izmjene zapravo tog prijedloga zakona koji je bio upućen u, evo prije godinu dana upravo zbog te …/nerazumljivo/… naknade za one koji su samoizolaciji za nekih 2.125 kuna, jel tako? Ono što, što želim reći da u ovo vrijeme sad kad je već došlo do trećeg praktično vala koji je evo po završetku gdje je došlo i do cijepljenja jednog velikog broja ljudi i u Hrvatskoj, a naravno i u mnogim europskim zemljama pa i u svjetskim gdje su neke dosegle već i 70%, a mi ćemo vrlo brzo vjerojatno isto preko 50, 55% gdje je jedan značajan broj ljudi i prebolio korona virus, gdje se puno toga saznalo, gdje smo se počeli puno odgovornije ponašati upravo u svojim kontaktima i odnosu i brinuti o svom zdravlju. Mislim da nekako i ovaj prijedlog zakona sad nakon više od 12 mjeseci gubi pomalo onaj značaj koji je možda imao ili želju zapravo da se pomogne onima koji su samoizolaciji da bi imali jednu bolju naknadu. Ono što treba istaknuti, što je važno reći da oni ljudi koji su na prvoj liniji bojišnice znači liječnici, sestre, medicinsko osoblje i nemedicinsko osoblje u zdravstvu, spremačice, servirke i da …/nerazumljivo/…l se ne primjenjuje, znači da oni imaju po Zakonu o radu koji regulira naknadu plaće puni iznos ako se znači zaraze, ako su u samoizolaciji tako da tu smo već izbjegli jedan dio onih koji su bili u samoizolaciji. S druge strane isto tako hrvatska Vlada je u ovih godinu dana krize uzrokovane pandemijom snažno stala upravo uz sve radnike, uz privatni sektor, uz sve one kojima je ugroženo poslovanje uz, tako da je samo za plaće za 680.000 radnika na računa 120.000 tvrtki isplatila 10 milijardi kuna potpora i za radnike, ali i za druge troškove tih tvrtki koje su imale probleme u toku korona krize što je značajno zapravo pomoglo i smanjilo upravo evo i ovaj problem koji je gospođa Anka Mrak Taritaš navela ovdje i zapravo dala ovaj prijedlog. Ono što je isto važno reći da bi kad govorimo o problemu bolovanja ili količine brojnosti bolovanja jedan od prioriteta svakih, svakog osiguravatelja je pa tako HZZO-a destimulirati bolovanja odnosno smanjiti broj onih koji su na bolovanju, a u našoj zemlji je on dosta, dosta velik i čini mi se često i neopravdan odnosno uz dosta zlouporabe. Bojimo se da bi i ovdje moglo doći do zlouporabe onih koji bi naravno se htjeli odmoriti u ovo vrijeme jer doživjeli smo kao liječnici i takvih prijedloga ili molbi da ih se prijavi iako nisu bili u kontaktu da bi došli u samoizolaciju da bi se odmorili 14 dana. Dobro, sad je to smanjeno na 10 dana pa čak nekad i manje, ovisno kako je kad u kojoj fazi zapravo došao neko u kontakt sa zaraženim, međutim evo upravo i zbog toga moramo biti i odgovorni i paziti da ne bi napravili nekakvu veću štetu i HZZO-u ovakvim odlukama koje jesu dobronamjerne, koje jesu da pomognu zapravo i da stvore jednu sigurnost i stabilnost naravno i financijsku potporu međutim moramo paziti da se ne bi dogodile zbog te zlouporabe i zbog toga je bitno ovdje dobro raspraviti ovakve prijedloge, vidjeti što je sve ono što je korisno za naše građane i ono što bi moglo napraviti štetu cijelom sustavu i zbog toga znači, moramo biti odgovorni jer država mora voditi brigu znači o zdravstvenoj sigurnosti svojih građana, naravno, voditi računa i o gospodarstvu, uzimat u obzir cjelokupni kontekst u kojem se nalazimo, vodeći se načelom najboljeg interesa i za pojedinca i za zajednicu ali vodeći računa i o tome da očuvamo jedan funkcionalni sustav zbog toga je važno kakve ćemo mjere donijeti i doprinijeti znači ovom smanjenju širenja zaraze korona virusom i tako a prvenstveno čini mi se da je najvažnija zapravo odgovornost svake osobe zdravlje i naravno, onda zdravlje drugih osoba oko sebe. Tako da u tom smislu je važno i dobro da je kroz ovih godinu i pol dana ovaj virus koji nam je napravio toliko i muke i štete i puno ljudi koji su izgubili život sa ovim virusom, mislim da je osvijestio ne samo hrvatske građane nego cijeli svijet o važnosti zdravlja, brige o svom zdravlju, o svojoj vlastitoj odgovornosti jer tako možemo doprinijeti kvalitetnijem, boljem zdravstvenom sustavu jer ako sami vodimo brigu o svom zdravlju, što je najvažnije i što je najviša odgovornost, ... [[Govornik se ne razumije.]] najlakše je prepustit se i onda doć reć liječniku „doktore, evo ti ja predajem sebe sa svim svojim bolestima i sad ti dalje vodi brigu o meni“ Upravo je cilj da stvorimo onu vlastitu odgovornost te brigu o svom zdravlju i da ostanemo zdravi, da se sačuvamo a onda tek kad to ne uspijemo, kad nas napadne nešto što je jače od nas, onda tražimo pomoć i tako ćemo zapravo smanjiti pritisak na zdravstveni sustav i pomoći da živimo kvalitetnije sa onim sredstvima kojima raspolažemo kao hrvatska država. Evo, zbog toga i zbog važnosti te odgovornosti, mislim da nema nekakve potrebe pogotovo u ovom trenutku kada smo u fazi intenzivnog cijepljenja, kada vjerujem da ćemo vrlo brzo do kraja godine, možda ovaj virus i potpuno zaboraviti, da sad prihvaćamo ovaj zakon, tako da u ime kluba HDZ-a nećemo podržati ovaj prijedlog.

Hvala lijepa, poštovani potpredsjedniče Sabora, državni tajniče, uvažene kolegice i kolege. Govorimo o dopunama i izmjenama u zdravstvenom osiguranju, predlagateljica je kolegica Mrak-Taritaš. Prijedlog zakona odnosi se na bolju zaštitu osoba koje se nalaze u samoizolaciji za vrijeme širenja epidemije novog korona virusa, kao i na sprječavanje njegovog širenja, stoga predlagatelj smatra da bi naknada plaće za osobe kojima je određena mjera samoizolacije, trebala biti 100% od osnovice za naknadu plaće, kao što je primjerice kod privremene nesposobnosti zbog ozljede na radu. Čuli smo već da je ukupni mjesečni iznos 4257 kn a za 2 tj. u samoizolaciji bi bilo 2125 kuna. Logično je smatrati da bi osobe koje su zaposlene i bile su u kontaktu sa osobama kojima je potvrđen COVID-19, mogle prešutjeti kontakt sa zaraženim zbog straha od smanjenih primanja u ta 2 tj. i na taj način doprinijeti širenu zaraze. Time se definitivno poništavaju napori i višestruko veća sredstva uložena u suzbijanje epidemije korona virusa. Predlagatelj je u sadašnjem tekstu zakona primijetio i nelogičnost zbog koje osobe koje doniraju organe i živo tkivo u korist druge osobe, isto tako nemaju pravo na 100% od osnovice za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti zbog transplantacije organa i tkiva pa ovom dopunom također predlaže da se ispravi i ta nelogičnost i kao što sam rekla i u replici, pročešljala sam sve dosadašnje prijedloge Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju još iz 2008. nadalje, kada se svih tih godina i 2013. spominjali su se oni koji zapravo sudjeluju u transplantaciji organa i onda se to poslije jednostavno izgubili, što je definitivno nedopustivo. Međutim Vlada RH ne podržava donošenje predloženog zakona jer kako navode, predlagateljica nije procijenila iznos potrebnih sredstava za provedbu predloženog zakona, niti izvore sredstava koji bi išli iz sredstava HZZO-a a kažu da s obzirom da HZZO raspolaže određenim sredstvima koja su namijenjena za troškove zdravstvene zaštite i novčane naknade koje osigurane osobe mogu ostvariti u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, ta su sredstva već raspoređena prema financijskom planu za 2020. međutim kolegica Mrak-Taritaš je ovaj prijedlog zakona podnijela prvi puta 13. 3. 2020., već smo tada zakoračili u epidemiju i smatramo da je bilo dovoljno vremena da se sa strane Vlade isplanira financijska konstrukcija. Osim toga, samoizolaciju je propisala država, ne samo radi zaštite pojedinca već svih nas. Jasno je i razvidno iz stava Vlade, a i iz stava kluba HDZ-a da će vladajući odbiti ovaj prijedlog no budući da je potrebna izmjena postojećeg zakona, pogotovo oko transplantacije, onda vas molimo da podnesete novi prijedlog zakona makar pod pečatom Vlade ali ga izmijenite u narednom razdoblju. Već mjesecima govorimo kako je potrebna opsežna cost benefit analiza koju do sada nismo vidjeli. Koliko se troši na zaštitna sredstva, opremu, lijekove, testove, koliki su iznosi za samoizolaciju, bolovanja a s druge strane, koliko bi manje bilo oboljelih, manje ljudskih života izgubljeno, koliko bi manje bilo gospodarskih gubitaka zbog pandemije itd. da su se primjenjivale sve one mjere koje smo tražili i mi iz oporbe i struka i znanstvenici, dakle više testiranja, semafor mjera odnosno regionalni pristup, ranije uključivanje sustava civilne zaštite, pomoć studenata medicine kako bi pomogli u praćenju kontakata, podsjećam tek su, mislim tek su ovaj angažirani 19.11.2020., a ne da se u drugom valu pandemije praktički u jednom trenutku raspao sustav praćenja kontakata. Sve ovo što navodim temelji se na svjedočenjima brojnih građana, pa i naših kolega saborskih zastupnika da ih nitko nije pitao za kontakte u to vrijeme jer epidemiolozi nisu sami sve stizali. E kad vidimo tu Cost-benefit analizu o kojoj stalno govorimo, ja sam evo i više puta o tome govorila, onda ćemo vidjeti da li se ipak moglo bolje u cijelom ovom pristupu pandemiji. Neki kolege iz vladajuće opcije su na matičnom odboru bili mišljenja da bi se zbog povećanja naknada osoba u samoizolaciji na neki način i omogućio i povećao broj mogućih zlouporaba korištenja ovog instituta. Međutim, mi smatramo da na ne puno takvih primjera gdje su pojedinci zaista tražili liječnike da im propišu samoizolaciju da se malo odmore, isto kao što svi dobro znamo da neki traže bolovanja u vrijeme berbe ili žetve, ne možemo kažnjavati ostale. Osim toga, ako živimo i želimo živjeti u uređenoj državi onda bi zdravstvene inspekcije morale malo češće kontrolirati takva bolovanja. Također je problematično što su mnogi radnici od straha za gubitak posla sami krili kontakte ili pak ih poslodavci nisu puštali uopće da spomenu da su bili u kontaktima prijeteći im otkazom. O tome sam govorila pre par mjeseci također ne izmišljeno nego temeljeno na brojnim primjerima s terena. E takve poslodavce država mora kažnjavati. Smatramo da su ovi prijedlozi, dopuna zakona koju je kolegica iznijela dobri, pogotovo vezano uz nadopunu za transplantaciju i ovo znači za samoizolaciju i kao Klub SDP-a podržat ćemo predložene izmjene zakona i smatramo da bi se za povećanje navedenih novčanih naknada svakako trebala pronaći novčana sredstva.

Zahvaljujem se. Dakle, Klub zeleno-lijevog bloka podržat će naravno ovaj prijedlog. Smatramo da on odgovara na ono što smo čitavo vrijeme isticali kao probleme u upravljanju covid krizom, a to je da u ovoj pandemiji nisu svi jednako prošli i da oni koji su zapravo inače u najtežem položaju i žive isključivo od svog rada oni zapravo su vrlo često snosili puno teže posljedice od nekih drugih. Reći ću dakle da je jedan od problema u upravljanju ovom covid krizom jest ta činjenica da nikada nismo proglasili izvanredno stanje mada živimo u izvanrednom stanju već više od godinu dana, to je svima jasno, po apsolutno svim obilježjima našeg života i privatnog i poslovnog i društvenog vidimo zapravo da živimo u jednoj izvanrednoj situaciji. Odluke se u ovom domu nisu donosile dvotrećinskom većinom kao što su se trebale, a radi se o odlukama kojima se ozbiljno, ozbiljno dakle, ne kratkoročno, ne incidentno nego sustavno i na duži rok ograničavaju temeljna ljudska prava garantirana Ustavom RH. Jedno od tih temeljnih prava je pravo na rad. Dakle, činjenica je da svi oni kojima je određena mjera samoizolacije da su silom zakona, ali ne samo zakona, nego i uputa stožera koje, još uvijek ne znam koji položaj imaju u pravnom sustavu RH, to je još uvijek flauting i nejasno, dakle da su oni po sili zakona morali dakle izostajati sa posla dva tjedna, dakle 14 dana koliko traje samoizolacija. Pri tome da oni nisu bili načelno nesposobni za rad nego su slijedili mjeru koja je propisana, po meni sa razlogom naravno, ograničenje širenja virusa i ograničenje širenja zaraze. Međutim, kada mi kao zakonodavac propisujemo da netko mora da bi se preveniralo širenje zaraze ostati kod kuće u samoizolaciji dva tjedna onda ne možemo te osobe penalizirati sa nižim primanjima jer svi oni koji imaju prosječnu ili iznad prosječnu plaću su za vrijeme samoizolacije dobivali niže iznose plaće nego što dobivaju inače. I sad ću vam reći kako to izgleda na primjeru nekih ljudi, primjerice ljudi koji rade u zdravstvenom sustavu, koji su višestruko morali u samoizolacije, neki su bili po 4-5 puta u samoizolaciji, imaju plaću iznad prosjeka i onda su zapravo penalizirani iz mjeseca u mjesec odnosno svaki mjesec kada su u samoizolaciji jer dobivaju značajno nižu plaću. A zapravo samo slijede odluke ovog sabora i stožera i zapravo su odgovorni građani koji jesu prijavili da su bili u kontaktu. Međutim, ajmo dalje. Koje su posljedice bile na širenje virusa kao što je istaknula kolegica Taritaš? Naravno da su ljudi da ne bi dobivali manju plaću pokušavali na sve načine, zapravo mnogi od njih, spriječiti da odu u samoizolaciju jer ako odu u samoizolaciju možda neće moć platit sve troškove života taj mjesec. I tako smo zapravo dobili bum širenja virusa i zapravo smo izgubili mogućnost trasiranja kontakata, što je jedna od ključnih mjera za sprječavanje širenja virusa. Pa ajmo još malo pogledat da li su svi u tome prošli isto. Da li su zastupnici koji su bili u samoizolaciji dobili manju plaću? Da li su išli na bolovanje na teret HZZO-a? Ne znam, ja nisam bila. Jel neko od vas bio pa zna? Meni se čini da nije niko dobio manju plaću. Zašto? Pa mislim ne moramo ni otvarat bolovanje, tu ko dođe, dođe, ko nije došo nije, koga nema može se i bez njega, obaveza nikakvog dolaska ne postoji, pa bože dragi ako nekog nema dva tjedna najčešće se neće ni primijetiti da ga nema. Pogledajte sad kako izgleda sabornica, isto tako jel. Pa onda kada se ističe od strane vladajućih kao argument da se ne nadoknađuje plaća za vrijeme samoizolacije u 100%-tnom iznosu argument tzv. moralnog hazarda da će mnogi to da će ili mnogi ili neki to koristiti zato da bi se odmorili doma dva tjedna, onda kada to govorite sa ove pozicije privilegirane zaista ispada cinično jer dakle vi koji jeste u privilegiranoj poziciji niti ne morate dolazit na posao i dobivate punu plaću, bili u samoizolaciji ili na Sejšelima npr. na odmoru, cinično govorite da nećete ljudima platiti 100% zabranu rada, dakle zabranu rada zbog mjere koju ste propisali da ne bi neki to baš zloupotrijebili. Pa mislim ako to nije cinično ne znam šta je. Dakle, završno, imamo na umu da moramo razlikovati situacije kada se građanima ograničavaju određena prava po sili zakona pa kada je to i opravdano. U ovom slučaju i je opravdano, pokušavamo smanjiti brzinu barem širenja virusa. Ali da kada mi namećemo to kao mjeru i kao ograničenje koje bi po svojoj naravi trebalo biti privremeno i koje bi svakako trebalo biti izglasano dvotrećinskom većinom u ovom Domu onda kompenzacija mora biti potpuna jer inače vam tako i tako mjera neće uspjet. I mislim da bi šteta po proračun bila daleko manja da smo išli na 100% kompenzaciju i da su ljudi prijavljivali kontakte i sami se prijavljivali i išli u samoizolaciju kad je trebalo nego šteta koju imamo od brzog širenja virusa po zdravstveni sustav i troškove zdravstvenog sustava. Pa ajmo malo tu cost benefit stavit u relaciju i izračunat šta bi nas manje koštalo ako je već trošak bio problem. A reći ću još nešto, problem je nadoknaditi ljudima 100% iznos plaće to je problem, a nije problem bio nać novce da se baš pred izbore isplati covid dodatak, to nije bio problem, ali baš pred izbore. Nije bio problem ni naći novce za povrat poreza za prošlu godinu baš pred izbore, evo baš ovih dana. To je sve slučajno naravno, to se slučajno poklopilo ti sinhroniciteti između Vlade i svemira su fantastični i uvijek se baš poklapaju tak tjedan, dva prije izbora, dakle to sve nije bio problem. A problem je bio ljudima koje smo prisilili da ne smiju radit platit 100% naknadu plaće. Evo pa neka građani odluče da li je to sve slučajno, da li je to dobro upravljanje državom, da li je to dobro upravljanje covid krizom i da li smo, a to je ključno pitanje, u cijeloj toj nesreći koja je zadesila nas i cijeli svijet bili svi jednaki pred zakonom, da li smo svi prošli jednako?

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Dakle, jasno je i evidentno sutra će biti glasanja i ovaj prijedlog zakona neće proći i neće biti ni prvi ni zadnji prijedlog koji nema veze ni sa svjetonazorom, koji nema veze ni sa nekakvim drugim stvarima, ali apsolutno samo zato što je prijedlog došao od strane oporbe. Pa ja koristim ovu priliku i molim vladajuće da što hitnije naprave izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju, da ova stvar koja je vezana i koja sigurna sam nikom nije sporna, a to je da netko tko je za vrijeme privremene nesposobnosti zbog transplantacije organa i tkiva za to vrijeme bude ima 100% plaću, ali ne bi trebalo biti sporno ni ovaj prvi dio. Dakle, kada je došla, kada je krenula pošast korone odnosno covid-19 ja sam svog dobrog prijatelja koji je liječnik pitala što činite, a on je meni rekao, gle to ti je bolest 19.stoljeća, točno možemo se odnositi kao što smo u 19.stoljeću, vodi računa o higijeni, maske na lice, nemoj ići blizu jednog drugog i smanji kontakte na najmanju moguću mjeru i ništa drugo za sada dok ne vidimo cjepivo, dok se ne vidi sve ostalo. I u kontekstu toga zaista oni ljudi koji su odgovorni, koji su savjesni, koji su isti čas rekli da, bio sam u kontaktu, imao sam kontakte te i te ili neko ko se razbolio od korone pa prijavio svoje kontakte ti su ljudi išli u samoizolaciju. Ne moram vas podsjetiti na onaj slučaj čovjeka koji je otišao na svoju njivu i zato što je otišao iz samoizolacije je platio kaznu od 8.000 kuna koji zapravo pokazuje ironičnost svega toga zajedno. Šta je uloga države? Dakle ja sam neko ko zaista vodi računa i sklona sam i nije to nikakva tajna, dakle ja sam na čelu stranke koja se zove Građansko liberalni savez, uloga države je da pomogne svojim građanima u ovakvim situacijama, uloga države je da ona prepozna krizne situacije kad bez države ne možemo funkcionirati, uloga države je bila da zaista potiče ljude da idu u samoizolaciju iz jednostavnog razloga jer na taj način smanjujete širenje virusa. Vrlo jednostavno, ako smanjite kontakte, smanjit ćete širenje virusa i tu smo lutali. Najprije je samoizolacija bila 2 tjedna, onda u vrijeme onog velikog broja zaraženih kad se to zaista bile one alarmantne brojke je bilo 10 dana, nitko znao zašto je 2 tjedna odnosno zašto je 10 dana, ali ok nekom morate vjerovati i na nešto se morate odlučiti. Dakle, zaista jednu poruku koju jasno hoću poslati, a to je ovaj zakon neće proći. Nije prošao pred godinu dana, neće proći niti sutra. I meni je to apsolutno jasno i žao mi je zbog toga, ali što je tu je, tako funkcioniramo, tako se većina odlučila. Ali lijepo molim ministarstvo zaista vodite računa, napravite izmjenu zakona, to će biti jedan od onih zakona gdje će biti onih zelenih na svim, dakle glavnina odnosno svi. Glavnina imamo mi i tu antivaksera koji misle da to sve zajedno, da je korona izmišljena, ali ok, svako ima pravo misliti nešto drugo. Napravite izmjenu zakona, odlučite se dakle imate dvije teme koje smo otvorili, jedna tema koja nema ne znam kom bi ona bila sporna, a druga tema je stvarno za vrijeme samoizolacije da je naknada 100% da ne bude smanjena naknada razlog zašto netko ne ide u samoizolaciju. Koje su posljedice korone odnosno Covida? Mi ćemo uskoro biti u slučaju da ćemo imati više cjepiva nego onih koji se žele cijepiti. Dakle, tu je važno da se procijepi nacija i dok se ne procijepimo u velikom broju korona će i dalje živjeti tu kod nas. Za scenarij korone se nismo mogli pripremiti, ali možemo se sad pripremiti za scenarij nečega drugog, pa daj Bože da ga ne bude, daj Bože da s ovom koronom završimo priču. Ali pripremit se za nekakav scenarij i ono što smo naučili iz ovog trebamo koristiti i dalje.

Ja kad sam nakon korone sve što mi je tko rekao da trebam piti ja sam pila, C vitamin, D vitamin …/nerazumljivo/… ne znam što sve ne, to isto je blesavo, ali ne znate i mislite ok, ne može mi odmoć, može pomoć. A koje posljedice na mentalno zdravlje naših građana to ćemo tek vidjeti, na djecu koja nisu išla u školu, na djecu koja su izgubila socijalni kontakt, na obitelji u kojima se za vrijeme korone zaista krenulo nasilje na, poduplalo, tek ćemo vidjeti koje su posljedice korone.

Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovana kolegice evo pandemija je grozna stvar i zasigurno mi ne znamo kakve će biti sve posljedice. Međutim, ja bi ovdje postavio jedno moralno pitanje, dok država s jedne strane pomaže 680.000 ljudi koji rade, mi imamo ljude koji za 2.000 znaju da su bili u kontaktu, idu i prenose virus. Da li je normalno da ljudi za 2.000, znam da im je teško živjeti svjesni svoje uloge da će zaraziti još 100-tinu drugih ljudi i da mi sad ovdje raspravljamo o tim i takvim koji su napravili tolike štete zajednici? Otvorili ste jedno vrlo zanimljivo pitanje. Da li država treba biti prema svim svojim građanima ista? Da li država treba ne razlikovati građane? Da li je država ta koja za vrijeme kad je neko u samoizolaciji treba reći, ja sam ti rekla da ideš u samoizolaciju? Ja sam taj koji sam rekao da moraš biti, ali za to vrijeme te penaliziram. Prema tome, država mora biti jednaka prema svima. Ja to znam često usporediti znate kad nestanemo sa ovog svijeta. Svi imamo pravo na pogreb, netko dobije malo bolji termin, netko malo lošiji termin, ali ovdje da vi odgovornost prebacujete i moralnost na ljude, a da država se pravi da toga nema, a neću vas podsjetiti one ideje gdje je država imala ideju da prati sve mobitele. Dakle, željela je pratiti sve mobitele, ali ne želi ovo regulirati.